Další s přednostním právem je předseda poslaneckého klubu TOP 09, pan Jakob. Prosím pana předsedu. To je zatím vše z přednostních práv. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych velmi ve stručnosti vás seznámil se stanoviskem našeho klubu.

My jsme tady proto, abychom pomohli těm, kteří opravdu pomoc potřebují.

Děkuji, pane předsedo, a přeji hezké odpoledne.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.